Aby byla zaznamenána účast na našem zasedání, všechny jsem vás odhlásil, prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními kartami.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 1, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování číslo 1 z přítomných 90 pro 90. Návrh byl přijat. Konstatuji, že ověřovateli 78. schůze jsme určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Petra Dolínka.

Máme tedy kromě pořadu schůze ještě další návrh vlády, kterým bychom rozšířili pořad schůze.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já si myslím, že i v tom bodě 2 lze očekávat v průběhu debaty zcela legitimní názory k tomu, abychom mysleli na odškodňování těch, kteří v důsledku opatření, které přijímá vláda, mají buď pozastavenou, nebo omezenou podnikatelskou činnost. Podle krizového zákona má stát platit veškeré škody, které vzniknou v průběhu krizového řízení. Tento návrh zákona vychází vstříc všem podnikatelům a navrhuje jasná pravidla pro stát i pro ty, kteří buď nemohli v plném rozsahu, nebo vůbec podnikat. A vidíme, že v této chvíli nejsme schopni odhadnout, kdy ta omezení skončí, a my bychom měli za potřebné, abychom dneska v prvém čtení tento návrh zákona projednali.

Myslím si, že by bylo výborné, kdyby se nám povedlo najít širší politickou shodu a dát jistotu v tom, v té nejisté době, kterou máme za sebou, ale i v té nejisté době, kterou máme před sebou. Nicméně já myslím, že by bylo dobrým signálem v tomto čase říct, že Sněmovna myslí na ty, kteří mají omezené podnikání, kteří nevědí, kdy to skončí, a že už jsme začali projednávat návrh zákona, který by jim mohl přinést aspoň trochu jistoty v této nejisté době. Věřím, že jsme schopni tento návrh podpořit napříč politickým spektrem, jsme schopni to propustit do druhého čtení a pak vést opravdu věcnou a konkrétní a detailní debatu o parametrech takového zákona. Děkuji za případnou podporu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.